Děkuji, pane místopředsedo. Já budu reagovat také na paní předsedkyni klubu ANO Schillerovou, vašim prostřednictvím.

K té problematice jsem tady opakovaně vystupovala, a možná jste zrovna nebyla v sále, ale celé minulé volební období jsem navrhovala několik věcí, které měly zlepšit situaci u Policie České republiky, stejně tak u Hasičského záchranného sboru. A když už tady mluvíte o těch pozměňovacích návrzích a o stabilizačních příspěvcích, tak se podívejte, jaký stabilizační příspěvek jsem navrhovala já. Já jsem navrhovala mnohem vyšší stabilizační příspěvek a vy jste ho tehdy nepodpořili. Děkujeme.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Určitě nerozumím všemu, paní ministryně, to bych si v životě netroufla tvrdit ani myslet.

Děkuju. Děkuji za slovo.

To, že vy dneska si vládnete podle mě svojí stoosmičkou, protože jste se poslepovali, poskládalo se to všechno, jak se dá, to je, to máte dneska jednoduché.

Všechno to spolu souvisí.

Já nechápu, co je na tom k nepochopení. Děkuji za slovo.